Tak pro informaci všech členů v Poslanecké sněmovně.

Ale ten problém je obecný. Pokud by dostal 96 a víc, tak by to byl jenom akademický spor o to, jak to dělat správně příště. Ale protože nesplnil kvorum, tak výsledek, který oznámil předseda volební komise, neodpovídá realitě, neodpovídá počtu vydaných lístků, a pan poslanec Ondráček prostě zvolen nebyl. Můžeme si hlasovat, nebo můžete si hlasovat, jak chcete, ale toto jsou fakta.

A to udělali pro všechny tři lístky. Já vím, že jste tím chtěli umožnit zvolení pana poslance Ondráčka, ale takhle to prostě nejde.

Každý z nás nebo skoro každý z nás řídil nějaké volby místní, stranické, na místní, krajské, celostátní úrovni.

Já avizuji, že nikoho jiného než s přednostním právem teď nepřipustím, protože opravdu nevedeme debatu k výsledku voleb, ale vedeme debatu v bodě státní rozpočet, nicméně přednostní práva omezit nemohu. Děkuji.

Nemám povinnost si vyzvednout ten konkrétní lístek.

Pan předseda Fiala.

Děkuji.

Je to podle mého názoru závažná záležitost, která se musí řešit. Nicméně jsem měl pocit, že je potřeba dovést ke konci tak důležitý bod, jakým je rozpočet na příští rok, a poté jsme pro to, aby se tato volba opakovala. Pan předseda Kalousek. Já samozřejmě plně respektuji, že většina Poslanecké sněmovny si nepřála přerušení bodu projednávání návrhu státního rozpočtu, takže jenom zdůrazňuji, že jsme stále v bodě projednávání návrhu státního rozpočtu.

Myslím si, že by mělo zcela jasně zaznít, že až se vrátíme do přerušeného bodu 22, tak zcela jistě bude uplatněna námitka. To znamená otázka, zda byl, či nebyl zvolen pan poslanec Zdeněk Ondráček, zůstává otevřena. A přál bych si, abychom aspoň tímhle způsobem dokázali informovat veřejnost. Pokud vy si přejete, aby to trvalo ještě několik hodin, než to rozhodnutí padne, tak holt je to samozřejmě vůle Sněmovny.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ukazuje se, že praxe, která zde probíhala v předchozím volebním období, že došlo k pouhému vyhlášení výsledků v rámci jiného bodu, není funkční, protože se ukazuje, že se to může zkomplikovat. Já bych vás poprosil, aby do budoucna v případě vyhlašování výsledků se v rámci jednacího řádu řádně otevřel bod, aby jednotliví poslanci, kteří nemají přednostní právo, nemohli být ubíráni na svých právech a nesměli vystupovat. Jinak já respektuji rozhodnutí Poslanecké sněmovny, že upřednostnila projednávání rozpočtu. Dobře, pojďme projednat rozpočet, ale předpokládám, že to hlasování, které teď proběhlo, neavizuje, že dopředu budete bránit tomu, že se nebude opakovat volba, protože za lidovce říkáme, že chceme, aby se volba opakovala.